Takže lidé to vnímají takto. Pokud nepřijmete ani jeden z těch pozměňovacích návrhů a tato Sněmovna nevyšle jasný signál, že je budete chránit před korporátním fašismem, což je věc, která je naprosto jednoznačná a existuje, v rozvojových zemích by vám možná vysvětlili, jak se projevuje korporátní fašismus, třeba i masovým vražděním. Soudruzi z levé strany spektra by vám to mohli vysvětlit obzvláště důkladně, jak se projevuje korporátní fašismus. Tam, kde jsou ve hře miliardy dolarů, korporátní fašismus vždy útočí.

A občané to masově takto vnímají a vnímat budou.

Jsou to úplně jiné druhy výrobků.

Děkuji. Já budu reagovat tady na slova pana ministra.

A můžou za to vyjádření vašich kolegů a bohužel i vaše.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

Je otázka, kolik těch lidí si to opravdu myslí. A já vám přečtu to, co mi odpověděla: Povinné očkování nebude, to je jasné. Ale ministr a další hovoří o bonusech a vymáhání formou nemožnosti cestovat bez očkování, omezení pro určitá zaměstnávání apod. Ten pozměňovací návrh nic nemění, jen explicitně pojmenovává ochranu lidských práv. Dámy a pánové, základní listina práv a svobod jako jedno ze základních práv také uvádí právo na zdraví a to ta vakcína může zajistit! Děkuji.

Já to schválně přeháním, abych to vysvětlil.

Na druhou stranu velice důležitá je také imunita.

Děkuji. Pan poslanec Stanislav Grospič, faktická poznámka, v tuto chvíli poslední. Děkuji, pane místopředsedo.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ano, máte pravdu. Dámy a pánové, prosím o klid. Děkuji. Nechci se přidávat k žádné fanatické straně.

Tady prostě se normálně ptáme.

Budeme pokračovat ve faktických poznámkách.